Nad předloženou novelou nás jistě čeká diskuse, jejímž hlavním motivem může být hledání vyváženého stavu mezi bezpečností občanů a respektováním jejich práv a svobod. Důležitým momentem je nepochybně i otázka posílení kontroly činnosti zpravodajských služeb, kterou nacházíme mezi vládními prioritami. Bylo by logické, kdyby její řešení doprovázelo již předkládaný návrh na zvýšení pravomocí služeb. Předkládaný návrh zákona doporučuji postoupit do druhého čtení a přikázat ho k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Jako první mám přihlášku paní poslankyně Černochové se stanoviskem klubu. Ale jste stejně první, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Jak už tady řekl pan zpravodaj, projednávali jsem tento záměr na výboru pro bezpečnost dokonce už i v minulém volebním období. Tehdy to byl výbor pro obranu a bezpečnost, byl to návrh zákona, který předkládala ještě Nečasova vláda, a na tomto návrhu zákona byla i tehdy podle mého názoru zcela správně politická shoda napříč politickým spektrem. To, kam se naše bezpečnostní situace, bezpečnostní situace celé Evropy, nejenom České republiky, posunula, mne utvrzuje v tom, že je správné, že tento návrh tady je takto včasně. Pouze bych chtěla reagovat na slova pana premiéra, že povinnost kontroly, nějaká norma, která bude navržena a která se právě vedle toho, že dnes poskytujeme nějaká oprávnění Bezpečnostní informační službě, tak za to samozřejmě musí být zvýšena ta kontrola. Tady bych chtěla moc poprosit, jestli by se to, pane premiére, nemohlo střetnout třeba ve třetím čtení. Pokud přikážeme ve druhém čtení garančnímu výboru bezpečnostnímu, možná o to projeví zájem i výbor pro obranu. Byla bych velmi ráda, abychom před závěrečným hlasováním měli jasnou představu o tom, jakým způsobem budou ta oprávnění, která jsou skutečně bezprecedentně vysoká, jakým způsobem budeme my tyto služby za to, že nejsou tato oprávnění zneužívána, kontrolovat. Souhlasím i s tím, aby myšlenka orgánu odvozeného od Parlamentu byla diskutována i s opozicí. Děkuji za ten návrh. Když jsme my byli v pozici, tak jsme o tom také diskutovali s opozicí, a jak jsem řekla před malou chvílí, děkuji za to, že jste, pane premiére, předložili návrh Nečasovy vlády, který schválil výbor, ale bohužel tím, že naše vláda padla, tak nebylo možné to v roce 2013 v červenci projednat, a je to tady dnes. Zároveň ještě jednou apeluji na to, abychom parlamentní kontrolu, diskusi o té kontrole, tady neměli až v září, ale třeba před prázdninami alespoň v nějakém prvním kole. Děkuji pěkně. Děkuji, paní kolegyně. Ještě přečtu dvě omluvy.

Zeptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Prosím. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ne že bych už chtěl pronášet nějaké další dlouhé závěrečné slovo, ale chtěl bych reagovat jak na vystoupení pana zpravodaje, tak paní poslankyně Černochové, a chtěl bych jasně říci, že jsem připraven za prvé urychlit práce na přípravě návrhu zákona, který je zatím avizován v legislativním plánu vlády na září, to je první poznámka. Druhá poznámka. Jakmile budu mít na stole věcný záměr, který bude definovat způsob, jakým bychom generovali nově kontrolu a jakým způsobem bychom vytvořili druhý stupeň civilní kontroly, tak bych si dovolil svolat pracovní skupinu, iniciovat pracovní skupinu, ve které by měly své experty všechny strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, tak abychom se na bázi této pracovní skupiny dohodli, jestli tohle je ta cesta, kterou bychom se měli vydat, abychom v okamžiku, kdy budeme už chystat paragrafované znění, měli elementární jistotu, že tato koncepce nebude na půdě Poslanecké sněmovny odmítnuta. Čili v okamžiku, kdy budu mít první návrh na stole, oslovil bych všechny kluby v Poslanecké sněmovně, aby vyslaly k jednání své experty, a současně pokud se dokážeme shodnout během jara letošního roku, pak si myslím, že jsme schopni urychlit i práce na tom návrhu zákona, tak aby dorazil do Poslanecké sněmovny co nejdříve. Nabízím komunikaci, nabízím spolupráci. Myslím si, že otázka za prvé kompetencí zpravodajských služeb, otázka za druhé kontroly zpravodajských služeb je něco, kde by měla existovat elementární shoda napříč politickým spektrem, protože tato pravidla by se neměla měnit po každých volbách, a je, myslím, logické, že v tomto směru vláda využila materiál, který už byl v minulosti připraven, a proto také předchází tomu druhému dokumentu, který se týká kontroly služeb, protože tam žádný takový materiál zatím připraven nebyl. Budeme ho teď společně chystat a já doufám, že budeme schopni tuto věc otevřít na půdě Poslanecké sněmovny dříve, než bylo původně avizováno. Ale jsou to věci, kde bychom měli hledat maximální možnou míru shody, pokud to bude alespoň trochu možné. V zastoupení předsedy poslaneckého klubu ODS s přednostním právem paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo.

Nezpochybňuji nijak to, že by se měl stát garančním výborem výbor pro bezpečnost, ale chtěla bych ctěné kolegyně a kolegy poprosit, aby další výbor, kterému by tento tisk byl přidělen, byl výbor pro obranu. Dobrá.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost, takže navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Ještě zazvoním. Budeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru, a tedy výboru pro bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Zeptám se, zda je ještě další návrh. Není tomu tak. Pan kolega Votava, prosím. Myslím si, že by to mohl dostat i rozpočtový výbor, týká se to bankovního sektoru. Navrhuji rozpočtový výbor. Jsou zde návrhy na přikázání výboru pro obranu a výboru rozpočtovému. Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému.

Konstatuji, že jsme dále přikázali k projednání výboru pro obranu a rozpočtovému výboru.